Důležité je přijít na toto vyšetření včas, dokud není nádor příliš pokročilý.

A tady v další části je, že nádory střeva by neměly mít šanci. Nádorům střeva lze velmi dobře zabránit prevencí.

Díky tomu programu počet lidí, kteří na tento typ umírají, významně poklesl.

Přitom vzniku tohoto zhoubného nádoru lze jednoduše zabránit.

Nárok na vyšetření má každý od padesáti let. Kolonoskopie je zdravotními pojišťovnami hrazena v rámci prevence pro každého od padesáti let, v případě vyššího rizika varovné příznaky nebo výskyt nádorů v rodině či předchozí zákrok na střevě v jakémkoliv věku. Obavy jsou většinou zbytečné.

Provádějí se od padesáti let u praktického lékaře nebo gynekologa a opakují se po roce až po dvou letech, pokud je výsledek negativní.

Za tu dobu se snížil výskyt rakoviny tlustého střeva o 20 % a počet úmrtí na toto onemocnění o 40 %.

Zásadní je tedy přijít včas. A kdo má vysoké riziko nádoru tlustého střeva? Až u 15 % pacientů vzniká nádor na základě vrozené genetické predispozice.

To samozřejmě ještě neznamená, že jde o nádor.

Nemusíte mít obavu, bez problému to zvládnete.

A teď ten nejhorší karcinom.

Často jsou velké jen několik milimetrů.

Téměř všichni nemocní jsou starší 45 let, o něco častěji se jedná o muže.

Na koho se zaměřit.